Není tomu tak.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, pane ministře, pane senátore, já na rozdíl od názoru pana ministra chápu senátory, co je k tomu vedlo.

A já rozhodně osobně nehodlám hlasovat ani pro jeden z těchto návrhů, protože my na obcích jsme se začali připravovat na novou legislativu a zjistili jsme, že to vůbec není jednoduchá záležitost.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji Ivanu Adamcovi za hospodářský výbor.

Pane poslanče, já vám ještě neudělím slovo a znovu požádám sněmovnu o klid.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde opět zpět takzvaný oběhový balíček.

Já bych teď jenom krátce okomentoval za náš poslanecký klub, jak to vidíme.

Jedná se o zrušení pasáže, kterou do zákona vnesl pozměňovací návrh poslanců Staňka a Zahradníka. Šlo o pozměňovací návrh, který jsme nejen my Piráti od samého počátku považovali za velmi kontroverzní a nevhodný.

A určitě stejně jako mně, tak všem vám došla spousta mailů, které se této problematiky týkaly. Já to jenom ještě krátce okomentuji.

Tady ten pozměňovací návrh počítá až s rokem 2015. Za tyto odpady pak provozovatel skládky nemusí vytvářet ani rezervu a vlastně rezervu na rekultivaci skládek. Tím obce a Státní fond životního prostředí přijdou o nemalé finanční prostředky. Přitom na takzvané technické zabezpečení skládky by mělo být použito a vykázáno maximálně 20 %, podle novely odpadového zákona je navrhováno 25 %.

Já bych se chtěl u tohoto balíčku ještě jednou zastavit u jedné velmi důležité věci, která se týká dvojích dat.

Již na minulých čteních tohoto zákona jsme řešili mnoho témat na podporu recyklace. Řešili jsme třídicí slevy, energetické využití odpadu.

A zde právě narážíme na problém, a to je to, že nevíme přesně.